Tak co nám sdělil pan premiér v rámci panelu Kreativní Česko?

No, představte si to.

Tak co se děje?

No, tak já nevím dělá si srandu pan premiér?

Že nás to stálo, ti Ukrajinci, 85 miliard? Tak to řekněte.

Proč nemáme rychlovlaky?

Protože to byla korupce! Protože jste měli opoziční smlouvu!